Bohužel se třeba přihlásí další, tudíž nemohu reagovat, ale na vás jsem chtěla zareagovat.

Ale to přece si nebudeme vyčítat, kdo je v jaké straně a kdo má jaký dres, to si myslím, že sem nepatří a že to bylo zbytečné. V tuto chvíli to byla poslední faktická poznámka.

Paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, vážená paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jen je mi líto, že zrovna teď bych přivítala, kdyby tu byl pan premiér, protože ho budu zmiňovat ve svém proslovu. Předkladatelé uvádějí nedostatky, které spatřují v dosavadní právní úpravě, a deklarují, že chtějí vytvořit předpoklady pro ještě hlubší depolitizaci a profesionalizaci státní služby, motivovat státní zaměstnance k dalšímu profesnímu rozvoji a k vyšší kvalitě vykonávané služby a posílit i odpovědnost představených. Tato deklarace a samotné předložení návrhu zákona formou poslaneckého návrhu je v rozporu s programovým prohlášením vlády a legislativní návrhy potřebné k plnění programového prohlášení budou předkládány standardní legislativní cestou. Dne 12. května tohoto roku, tedy před pár dny, jsem interpelovala předsedu vlády ve věci ignorování programového prohlášení vlády. Dovolte mi mou interpelaci citovat: